Tento prostředník vydělává na tom, co bylo dříve společným bohatstvím nás všech jako dárců tkání kostní dřeně pro transplantace a tak dále.

Jmenovatelem těchto zákonů je omezení ústavních práv občanů a omezení nároků pojištěnců ze zdravotního pojištění. Zákony ukládají nesmyslné administrativní povinnosti lékařům podobně jako vysoké až likvidační sankce, včetně odebrání licencí privátním lékařům.

Místo nároku na bezplatnou péči přinášejí povinnost zaplatit za všechno, co nebude nejlevnější variantou poskytované péče.

Prosím.

Zdá se mi totiž, že tato celá novela, která byla předložena Senátu k nám do jednání, nemá jiný úkol než pokračovat v komercializaci zdravotnictví tím, že bude předána pravomoc pojišťovat cizince komerčním pojišťovnám. Prosím, přestaňme to neustálé nesystémové vymýšlení obskurních řešení, která budou přesouvat problém financování zdravotnictví na státní rozpočet.

Myslím, že jsem snad vysvětlil důvody, proč je potřeba tento senátní návrh zamítnout.

Sami předkladatelé uvedli na správní radě VZP, že si uvědomují, jak rizikový ten návrh je, a budou činit vše pro stažení. Pokud vážená Sněmovna přece jen rozhodne propustit dál, pak je ale potřeba tento senátní návrh úplně předělat a změnit a vypracovat řešení dobré pro stát, zdravotníky, cizince a férový zdůrazňuji férový trh, mimo jiné řešit monopol úrazového pojištění, který jediný opravdu Evropské komisi vadí. Chtěl bych na závěr navrhnout zamítnutí této novely předlohy. A nyní se s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Jiří Mašek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty k faktické. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já jsem se hlásil se svou faktickou již před vystoupením pana kolegy Síly, paní předsedkyně si toho zřejmě nevšimla, bylo to v reakci na pana senátora, který zde řekl jako zkušený lékař ano, my na začátku při poskytování akutní péče nezjišťujeme, zda ten pacient je, nebo není pojištěn.

Jistě poskytneme život zachraňující péči a některé další postupy odkladné se již dají potom řešit podle toho, jestli ten člověk je řádně pojištěn, nebo ne, například se to dá také řešit třeba převozem do té země, ze které ten člověk pochází. Takže já bych teď viděl to, že by bylo lépe to neměnit a zařídit, aby bylo možné, aby zdravotnická zařízení měla jednoduchý přístup do databáze pojišťovny Ministerstva vnitra s tím, že tam nemusí být žádné podrobnosti, ale jenom jestli je, nebo není ten člověk pojištěn. Děkuji, děkuji i za upozornění.

Paní místopředsedkyně, děkuji za slovo.